Pan zpravodaj upřesnil proceduru. Ano? Žádá někdo opakování procedury od pana zpravodaje?

Pane zpravodaji... První hlasování bude o tom, aby pan zpravodaj znovu zopakoval proceduru hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní tedy budeme hlasovat o schválení navržené procedury se změnou, kterou navrhla paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Rozhodneme v hlasování číslo 98, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení takové procedury. Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se své zpravodajské role.

Takže nejdříve přistoupíme k hlasování o legislativně technických úpravách, které jsou pod písmenem O a dále v C2, C3 a A23. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Podotýkám, to jsou ty návrhy týkající se jmenování profesorů.

Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh. Musíme tedy nyní hlasovat o návrzích I1 a I2. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Pan předseda Kalousek ještě jednou.

Komu z vás to nevadí, tak ať mu to nevadí a řídí se podle lodivoda, ale já mám velkou prosbu. Teď už ani nechci, aby se hlasovalo, ale pokud tento proces fakt nemá být jenom formální, tak kdyby pan zpravodaj byl tak laskav a u každého pozměňovacího návrhu aspoň jednou větou sdělil jeho věcný obsah.

Prosím další návrh. Pane předsedo Kalousku, já se pokusím co nejvíce vyhovět vaší připomínce. Omlouvám se, pokud jsem to explicitně neřekl úplně u všech těch pozměňovacích, ale na úvod jsem řekl vlastně, jednají o stejné věci, o tom jmenování profesorů, jsou v podstatě alternativní a detailně jsem je popsal v tom úvodu k proceduře.

Nyní budeme hlasovat o návrhu C5, což je návrh pana poslance Karamazova, týká se § 24 Práva fakult a jejich orgánů.

Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Návrh je alternativní. Pokračujeme v alternativním návrhu pana poslance Svobody. Protože nebyl schválen návrh C5, musíme tedy nyní hlasovat o K1.